Děkuji. Máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Máme před sebou novelu školského zákona, na kterou velmi úpěnlivě odborná školská veřejnost čeká. Přestože je to náš poslanecký návrh, tak bych chtěl velmi poděkovat Ministerstvu školství i kolegům poslancům hnutí ANO za to, že se chovali ve výboru společně velmi konstruktivně, skutečně v zájmu odborné veřejnosti, tak aby ve školství nenastal chaos. Ten chaos může nastat velmi snadno, jednak tím, že ta reforma bude, jak je tady návrh kolegy Klause, odložena o dva roky, v takovém případě, jak jsem o tom mluvil už ve druhém čtení, se dostaneme do stavu, kdy po Novém roce minimálně pět krajů nebude schopno doručit jednotlivým učitelům ani tarifní platy, natožpak nějaké příplatky či něco navíc. To je velký problém a my bychom ho měli řešit.

A to bychom neměli řešit skutečně my zákonným příkazem, tak jak to doposud v zákoně bylo. Mrzí mě, že patrně neprojde zrušení povinnosti posledního předškolního roku, protože z mých ohlasů v terénu je to skutečně jenom hloupé, byrokratické opatření, které každý rodič může obejít tím, že řekne, že si dítě bude vzdělávat doma. Učitelé a ředitelé s tím mají jenom byrokracii a celkem k ničemu to není. Rozumím ale některým kolegům, kteří říkají, že je to zavedeno velmi krátce a že to chce vyhodnotit. Děkuji vám za pozornost a věřím, že schválíme dobrou novelu školského zákona. Dobré dopoledne. Také děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, moji předřečníci už řekli mnohé, co jsem chtěl zdůraznit, ale chci říct, že novela tohoto zákona se mě dotýká nejenom jako poslance, ale jako rodiče. A chtěl bych říct, že to zajímá hlavně rodiče a mateřské školy v terénu.

A musím říct, že mě to zaujalo, protože je to napsáno velice pěkně.

To jenom tak na dodání. To, co jsme si řekli o mateřských školkách...

Děkuju pěkně. Také děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také já přičinila několik slov k podaným pozměňovacím návrhům do této novely školského zákona. Za paradoxně nejdůležitější změnu, byť to samozřejmě nikdo nepředpokládal při předložení tohoto poslaneckého návrhu, podle mého soudu je nutno považovat posunutí startu nového financování našich mateřských, základních a středních škol. Samozřejmě není šťastné, jakým způsobem se tato změna projednávala v Poslanecké sněmovně, tedy s jakou rychlostí a bez příslušných rozprav.

K novému financování mateřských, základních a středních škol se chci vyjádřit zejména proto, co tady zaznělo z úst předkladatele.

A toto si myslím, že je špatně.

A stávající systém financování tak žádným způsobem nereaguje na to, jaká je struktura škol v tom či onom kraji. Výsledek je samozřejmě nespravedlivé financování škol, nepředvídatelné.